219.

Přerušeno bylo do přítomnosti paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, která je přítomna. Paní poslankyně Jana Fischerová se hlásí, proč odmítla svou odpověď. Paní kolegyně, ještě jenom přečtu náhradní kartu číslo 16 bude mít pro dnešní den pan poslanec Tejc.

Týká se to interpelace ohledně jazykové přípravy žáků, studentů a vůbec obecně národní plán výuky cizích jazyků. Vím, že je to téma, které zde není poprvé, protože i někteří z kolegů již toto interpelovali, a přiznám se, že mně osobně na tom velice záleží.

Vážené paní kolegyně, páni kolegové, já bych vás chtěl požádat o klid.

Stačí se projít jenom předsálím také naší Sněmovny. A proč byl tak úspěšný? Nejenom to, co vše dokázal, ale také ovládal pět cizích jazyků.

Já toto chci podtrhnout, protože spolupracuji s některými školami. Vnímám i zpětnou vazbu od rodičů, kteří mají malé děti. Dávají je do soukromých už školek, kde mají možnost výuky většinou v německém nebo anglickém jazyce. Já nyní budu tady ještě zdůvodňovat, proč jsem tedy nesouhlasila s odpovědí paní ministryně, konkrétně s některými věcmi, na které mi písemně odpověděla. Vážená paní ministryně, primárně mi neodpovídáte na otázku osudu národního plánu výuky cizích jazyků. Spíše z vaší odpovědi vyplývá, že plán jaksi zapadl a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se už k němu nehlásí.

Podstatná je tedy moje zásadní otázka: hodlá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy koncepci jazykového vzdělávání přijmout, nebo ne?

Neznám školu, kde opravdu předmět na kvalitních školách se vyučuje v cizím jazyce. A můj dotaz tedy zní: Není to škoda? Slyšela jsem, že je.